Říkal jsem, že by bylo velmi dobré, aby Česká republika měla svoji farmaceutickou firmu, která by vyráběla tyto preparáty. To se bohužel nestalo, bylo na to sice poměrně dost času, aby vláda mohla alespoň o něčem rozhodnout, a nyní se právě dostáváme k té situaci, že Isoprinosine jako takový tady nemáme, protože nám ho sem prostě zahraniční dodavatel nebude dodávat.

Aby mohli léčit pacienty, tak jedou do Bratislavy a tam si ho nakoupí, a pak ho tady podávají na Bulovce pacientům. To jsme to tedy dopracovali! Já tady opravdu vyzývám vládu, aby skutečně zvážila i tyto alternativní metody léčby a aby něco udělala ve farmaceutické bezpečnosti České republiky. Protože pokud jsme závislí na dovozu preparátů ze zahraničí, a zahraniční dodavatel, stejně jako například vakcínu v minulosti na TBC nám nedodá, tak jsme vlastně tak trochu nazí v trní. Co k tomu ještě dodat? Myslím si, že ta opatření by tedy měla být jednoznačná, aby to lidi pochopili a aby věděli, na co se mají připravit.

Pak se to zase prodloužilo, zase prodloužilo, a právě speciálně právě to odkládání toho, kdy se tu něco otevře, tak to si myslím, že lidem ta nejistota vadí naprosto nejvíc, protože si nemohou naplánovat svůj život, nemohou si naplánovat v podstatě nic, a když jim stát znemožní podnikat, tak teď se v podstatě vezou, když to vezmu na firmu, v takové nějaké sekundární platební neschopnosti. Takže prosím vládu ještě jednou, aby zvážila všechny možnosti, a to i preventivních opatření. Já jsem nikde nezachytil, že by někdo z Ministerstva zdravotnictví, nebo že by vydali nějaké doporučení, jaké potravinové doplňky nebo vitamíny brát, aby člověk byl odolnější proti infekcím. Takže to bych také uvítal, pokud by osvěta v tomto duchu proběhla. Ještě jednou děkuji za pozornost a doufám, že vláda nějakým způsobem alespoň některé připomínky vyslyší. Děkuji. A nyní se s přednostním právem přihlásil pan místopředseda Fiala, poté pan poslanec Kaňkovský. Děkuji, vážený pane předsedo.

Já bych panu ministru Hamáčkovi snad jenom řekl, nebo připomenul, když si tady tak trochu stěžuje na to, jak se my na pravé straně tohoto sálu zdráháme podpořit nouzový stav a klademe si různé podmínky a otázky, a že to musí dělat s komunisty, tak bych mu připomenul, že žádná vláda v naší moderní demokratické historii, žádná vláda za posledních 30 let neměla tak vstřícnou opozici, jakou tato vláda na jaře tohoto roku. A můžete se podívat, připomenout si, co jste to už zapomněli, a já myslím, že lidé to nezapomněli, třeba do stenozáznamu, jak jsme podporovali opatření vlády, jak jsme tehdy podporovali žádosti o nouzový stav, jak jsme podpořili všechna zkrácená řízení pro to, aby se lidem rychle dostalo pomoci, aby ta opatření mohla být přijata. Ale myslím, že byste si měli položit otázku spíš místo nějakých lamentací, proč tomu teď tak není. Proč se ptáme vlády, proč klademe podmínky, proč chceme, aby vláda vysvětlovala svoje kroky, aby postupovala podle kritérií a podle plánu. Dámy a pánové, my nejsme na začátku pandemie, my žijeme s COVID19 minimálně deset měsíců a je oprávněný požadavek, aby vláda byla na to připravena, aby měla jasná kritéria, aby měla plán, aby měla varianty postupu a aby je dokázala vysvětlit veřejnosti. A nezlobte se na mě, to se neděje. Já velice oceňuji to, že pan ministr Blatný tady celou tu dobu je, diskutuje, kompetentně odpovídá. Ne vždycky tomu tak bylo. Ale, pane ministře, nemohu souhlasit s tím, že to, co dělá vláda je srozumitelné a jasné. Nám poslancům, opozici, vládním poslancům a hlavně veřejnosti není. Podívejte se teď do zpravodajství o průběhu dnešního dne. Školy se otvírají podle jiného klíče. A to si myslím, že tady nejde o opozici nebo o to, co si tady jako ve Sněmovně vy řeknete, my řekneme.

A pak najednou semafor byl v celé republice bílý nebo jaký, už si tu barvu nepamatuji, a začala se přijímat opatření, aniž by byla nějak zdůvodněna. A teď se zase přijímají opatření, která v tom systému, který jste připravili, jakoby nejsou, nebo jsou jinak. Jak tomu lidé mají věřit? Největší problém toho celého je, že, a to vám asi potvrdí každý: každé opatření, které lidé přijímají a dobrovolně dodržují proto, že jim připadá rozumné, že mu věří, je mnohem účinnější, než když to dělají jenom z donucení a jenom prostě násilím respektují nějaké zákazy a příkazy. A my bychom chtěli všichni dosáhnout toho, aby se lidé dobrovolně chovali ukázněně, odpovědně, aby také věřili těm opatřením, která je nezbytné přijímat a z nichž my i mnohé podporujeme. Ale to není tento případ. A pokud vláda bude postupovat dál tak, jak postupuje, tak tu důvěru lidí nezíská. A jestliže my tady vystupujeme s tím, že PES není úplně dobře napsán, že tam chybí některé věci, že jsou tam věci, které jsou nelogické, že jsou tam věci, které je potřeba upravit, a že jsou tam i stupně, které je potřeba k tomu přidat, tak je to seriózní debata a podle mě by vláda, rozumná vláda opozici naslouchala. Jinak se dočká toho, že nikdo nebude rozumět tomu, na základě čeho vláda postupuje a co vlastně vláda dělá. Jestliže prostě i média přicházejí s titulkem tak k čemu je ten PES, když se jím nikdo neřídí?, tak to je prostě špatný výsledek. Ale není to špatný výsledek opozice, dámy a pánové. My jsme s vámi připraveni o tom diskutovat, my jsme připraveni vám ta opatření pomoci vylepšovat, my jsme připraveni přesvědčovat veřejnost o tom, že řada z těch opatření je rozumných, ale nedá se to dělat tímto způsobem. Děkuji těm členům vlády, kteří ten rozumný dialog vedou, ale očekával bych i od premiéra a dalších. Vyzýváme k tomu opakovaně. Od vlády jsme se toho nedočkali, ale to není škoda naše, opoziční, to je prostě škoda pro veřejnost, to je prostě nevýhodné pro Českou republiku a tu situaci bychom měli co nejrychleji změnit. Děkuji.